Je to vládní návrh zákona o náhradním výživném. A to za bod Ministerstva financí daňový balíček, rok 2021.

Dobrý den, dámy a pánové, vážená vládo, vážené poslankyně a poslanci.

Buď budou politiky, nebo budou podnikateli, kteří přijímají dotace.

Toto bylo přijato v rámci rezoluce naprosto drtivou většinou všech europoslanců, kteří se k tomu vyjádřili svým hlasováním. A vláda k této rezoluci, která se tedy týká českého premiéra Andreje Babiše, přijala minulý týden v pondělí stanovisko, které si myslím, že bychom zde měli projednat.

Skutečně je tady celá řada lidí, kteří stejně jako my ten střet zájmů jednoznačně vidí, vnímají a kterým vadí. A pokud vám nikoliv, tak to můžete projevit samozřejmě už tím hlasováním, a tím dáváte souhlas k tomu, aby se takovýto střet zájmů i do budoucna mohl dít, a jste tedy jedním ze spolupachatelů tady toho střetu. Prosím nerušte a umožněte vystoupení. Děkuji, pane předsedo.

Proto bych byla velmi ráda, abychom se tady distancovali od tohoto vládního stanoviska, abychom jasně ukázali jakožto Poslanecká sněmovna, která má kontrolní funkci vůči vládě vláda se nám zodpovídá, připomínám , že s tím, jak zachází se svou pozicí, nemůžeme souhlasit. Někteří si vybrali tu pozici, že budou pracovat přímo pro pana premiéra na jeho zájmech, pro jeho firmy, a někteří myslím si, že stále ještě je nás tady dost na to, abychom tu většinu vytvořili a abychom tu vůli dali najevo snad ještě stále pracujeme skutečně pro všechny občany České republiky, pro všechny daňové poplatníky. Bod, který by měl za příležitost dát vám prostor se k tomu, jak vláda přistoupila, také vyjádřit.

A další přibývají každou hodinou a skutečně to není téma, které by vnímali jako marginální. Něco takového, jako je rezoluce Evropského parlamentu, se neděje skutečně každý týden, ani měsíc, a dokonce ani rok. Takže to není něco, co bychom si měli říci, že nějak prošlo a nějak bude.

Věřím tomu, že i tím hlasováním ukážete, že vám skutečně jde o zájem všech českých občanů, nikoliv jednoho jediného velkopodnikatele. S přednostním právem pan předseda Michálek k pořadu schůze. Děkuji za slovo. Já jsem chtěl podpořit myšlenku socdem projednat na této schůzi náhradní výživné.

My jsme tady připraveni být klidně po 19. hodině. Uvidíme, jak sociální demokraté. Doufám, že se to podaří. Děkuji.

Pan poslanec Kopřiva k pořadu schůze.

Děkuji za slovo, pane přesedající. Já nebudu navrhovat nic originálního, ale jedná se o předřazení bodu, který už jsme několikrát nepředřadili.

Vychovávají ji společně, rozhodly se společně ji vychovávat.

Takže ona pomáhá a chrání celou společnost a teď potřebuje, aby stát taky ochránil její rodinu, protože nemají stejná práva jako všichni ostatní. A jen pro zajímavost, tak malá Alexandra se narodila přesně v době, kdy jsme ten zákon předkládali. Dneska jsou jí dva roky a ten zákon stále není projednaný.